35.

Připomínám, že pozměňování návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 256/5, který byl doručen dne 7. června 2019, a usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 256/6. Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené rozpravě, do které se přihlásili poslanci... S faktickou poznámkou byl přihlášen pan poslanec Benda. Ptám se, zda je připraven a ví, o čem byla faktická poznámka. Je tomu tak. Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo vlády a pane předkladateli, vážení páni ministři, paní ministryně, dámy a pánové, já jsem se hlásil v rozpravě, která... Jenom bych chtěl upozornit, že v tomto tisku je jedno podstatné hlasování, všechna ostatní asi budou konsenzuální, a to o písm. D, kde, jak jsem informován, bude zřejmě neutrální stanovisko pana předkladatele, a to jsou ony dva dny účinnosti, které předkládáme s panem poslancem Kupkou. Velmi bych prosil poslankyně a poslance, aby zvážili, zda není opravdu rozumné pro všechny adresáty norem v České republice, aby věděli, že existují kromě výjimečných případů jenom dva termíny, kdy normy nabývají účinnosti, a to 1. 1. daného roku, což je zejména kvůli daňovým zákonům a dalším věcem souvisejícím se státním rozpočtem, a k 1. 7., což je právě začátek prázdnin, kdy jsou klidnější časy, na řadě míst je delší čas se na to připravit. Takže bych vás velmi prosil, abyste tento návrh pod písm. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane poslanče.

S faktickou poznámkou pan poslanec Martin Kupka. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, já se pokusím doplnit ještě několik důležitých přesných dat k těm dvěma dnům účinnosti, což je opatření, které v některých státech skutečně funguje, zjednodušuje lidem život, ale také přináší úspory. Ve Velké Británii, kde funguje od roku 2004, britská vláda v roce 2008 vyjádřila úsporu ve výši 1,5 miliardy korun za to období, což představuje v přepočtu na naše peníze půl miliardy korun úspory ročně. Není to tedy jenom významné opatření z hlediska toho, aby lidé měli jednodušší život, aby snáz rozuměli právnímu systému. Je to celá řada států ve Spojených státech. Děkuji moc za pozornost a moc prosím, abyste toto opatření zvážili. Děkuji.